Stanovisko výboru je doporučující.

Návrh byl přijat.

Jedná se o změny v úpravě předběžných opatření soudů o úpravě poměrů dítěte v zákoně o zvláštních řízeních soudních. Stanovisko výboru je doporučující.

Upřesnění okruhu osob a orgánů, které mohou požádat o přijetí dítěte do péče ZDVOP na základě smlouvy.

Stanovisko výboru nedoporučující.

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko výboru je negativní.

Stanovisko výboru výbor nedoporučuje.

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat.

Děkuji za trpělivost. Takže hlasování číslo osmnáct nebudeme hlasovat, jelikož byl schválen A3. Hlasování číslo devatenáct taktéž ne, jelikož byl schválen F8551.

Hlasování dvacet jedna taktéž ne.

Návrh nebyl přijat.